Ale pan Babiš, pan ministr financí, tady přiznal, že vlastně ten návrh ze Senátu je lepší, že je přijatelný. Takže on vlastně když sem předkládá primárně své zákony, tak sám jim zřejmě nevěří. Nevím, jak dlouho vám bude trvat, aby došlo k jakémusi předjednání na všech úrovních, aby klíčové zákony mohly platit. Samozřejmě že jste dostali podnikatele do nepříjemné situace. Zase nevědí, co budou dělat po prvním lednu. Nebo možná to posunete kvartálně, některé změny. Takhle to skutečně nejde. Můžou média psát a říkat cokoliv, toto je skutečný obraz fungování vaší koalice. Bohužel až některé z těchto novel schválíte, tak začnete přicházet na to, že nejsou funkční, že způsobíte řadu škod. Proti tomu peníze za ušetřený papír budou nickou proti tomu, co způsobíte za škody na odvodech daní, na efektivitě výběru, a tak dál a tak dál. Nepodpoříme ani jednu z těch verzí zákona. Věřím tomu, že kdybyste ji v odborné veřejnosti mezi podnikateli podrobili tvrdé diskusi, anebo vůbec diskusi, tak byste možná přišli s třetí, čtvrtou, pátou variantou. Přece tenhle národ jsou pokusní králíci. Děkuji za pozornost. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dobrý den. Já bych vám rád už popřál příjemné prožití vánočních svátků, ale zatím to udělat nemohu a obávám se, že příjemné Vánoce zatím nemohou mít ani ti, kterých se týká ta povinnost, nebo může týkat povinnost předkládat kontrolní hlášení příští rok, protože v druhé polovině prosince stále ještě nevědí, co budou muset příští rok dělat. Senát nám tady vrací novelu zákona s obdobnými připomínkami, jaké tady, a určitě si na to dobře vzpomenete, vznášeli v Poslanecké sněmovně právě občanští demokraté. Máme tady na stole znovu špatnou novelu. Špatnou novelu, kterou připravil pan ministr financí Babiš. My jsme na to upozorňovali, teď to potvrdil i Senát a potvrdil to hlasy svých vládních senátorů. My jsme principiálně proti zavedení kontrolního hlášení, a to proto, že chceme chránit svobodu podnikání, a ne zatěžovat živnostníky a podnikatele dalšími a dalšími opatřeními, která jim komplikují život. Jsme také přesvědčeni, že neschopnost státu vybírat daně nemůže zatěžovat a poškozovat poctivé podnikatele, a uděláme všechno pro to, abychom je ochránili. Pokud si vzpomenete, tak jsme tady předložili mým prostřednictvím pozměňovací návrh, který neprošel o pouhé čtyři hlasy, protože ho podpořili i někteří poslanci z řad sociální demokracie a KDUČSL. Obdobný pozměňovací návrh nakonec prošel Senátem, za což kolegům ze Senátu děkuji. Nicméně ani to nespravuje dostatečným způsobem tuto špatnou a zbytečnou novelu. Já bych připomenul v několika bodech naše hlavní argumenty proti povinnému kontrolnímu hlášení. Opravdu jenom velmi stručně: Zasáhne to čtvrt milionu podnikatelů, kteří jsou plátci DPH. Každý měsíc jim to vezme, a to je odhad vlády, tři a půl hodiny jejich času. Znamená to minimálně šestou a rozhodně ne poslední změnu daňových zákonů v tomto období. Je to vlastně další touha státu evidovat, kontrolovat, sledovat každý náš krok. My jsme na všechna tato nebezpečí upozorňovali. Je dobře, že si to uvědomili i senátoři. Nicméně je tu jeden problém, který je třeba znovu připomenout, a to je to, že vláda jednu z důležitých novel zákona o DPH nepředložila včas, takže teď, dva týdny před koncem roku, dostala všechny podnikatele, kterých se to týká, do nejistoty. Je to vlastně pohrdání podnikateli, kteří 22. prosince nevědí, jak to bude od začátku příštího roku. A to, že je to špatně připraveno a že to je špatně odvedená práce Ministerstva financí, tady potvrdil i pan ministr financí Andrej Babiš, protože jak jinak si vysvětlit, že samo jeho ministerstvo se podílelo při projednávání v Senátu na přípravě pozměňovacích návrhů této novely, kterou tu tak vehementně on i premiér Sobotka obhajovali? Není to ale jediná věc, kterou tato vláda znejisťuje podnikatele a zhoršuje podnikatelské prostředí. Tato novela je prvním krokem k zavedení registračních pokladen. Pan premiér Sobotka právě minulý týden prohlásil, že novela o elektronické evidenci tržeb je nejdůležitějším úkolem vlády na příští rok v jejím legislativním plánu. A Ministerstvo financí nám říká, jak už jsme zvyklí, jenom půlku pravdy, nebo nepravdu, a to tu, že většina podnikatelů je pro zavedení registračních pokladen. Když se podíváme na ta data, ze kterých samo Ministerstvo financí vychází, tak zjistíme něco jiného. Pouze 20 % podnikatelů vlastní pokladnu, která by po úpravách mohla ten zamýšlený systém podporovat, 78 % živnostníků nemá ani terminály na platbu kartou. Se zavedením registračních pokladen sice souhlasí 37 % firem, ale pouze 20 % z nich souhlasí se zavedením registračních pokladen v jejich oboru. To znamená jinými slovy, říkají ano, ať se registrační pokladny zavedou, ale rozhodně ne v našem typu podnikání. A 71 % domácích firem je proti zavedení registračních pokladen v oboru, ve kterém podnikají. Tak takhle, dámy a pánové, vypadá ta Ministerstvem financí zmiňovaná podpora podnikatelského sektoru pro zavedení registračních pokladen. Kdyby vláda nezvyšovala provozní výdaje úřadů, nezvyšovala si zázemí pro rostoucí byrokracii, nemusela by zatěžovat těmito nesmysly drobné živnostníky a podnikatele. Když to shrnu: To, co tady máme a co se chystá příští rok, to není nic jiného než více a více socialismu každý den. Tomu odpovídá i ten nově oznámený legislativní plán vlády na příští rok. Když se podíváme na stěžejní zákony, o kterých se tam mluví, tak je to zákon o prokazování původu majetku, jako priority vláda jmenuje loterijní zákon, antidiskriminační zákon, zákon o centrálním registru smluv, zákon o financování politických stran a tak dál a tak dál. Já se ptám: To jsou opravdu zákony, kterými podpoříme růst ekonomiky, kterými pomůžeme rodinám s dětmi, daňovým poplatníkům? Jsou to zákony, které zajistí lepší budoucnost, lepší financování výzkumu, zajistí dostatek peněz na investice, sníží byrokracii v této zemi? Ne, dámy a pánové. Jsou to všechno jenom další regulace, další komplikace, další kontroly. Je to evidence, je to nedůvěra k poctivým občanům v této zemi.